Ten byt není můj. Já bydlím tady na poslanecké ubytovně. Nemám tady rodinu, tudíž já tyto potřeby nemám.

A toto bylo naplněno. Ta výjimka tady byla poskytnuta s ohledem pouze na čas a ty předchozí stavební práce té firmy byly řádně vysoutěženy. Tolik moje základní odpověď k tomuto.

Děkuji za pozornost.

To je padni komu padni a v tomto ohledu já nemám žádný problém obhájit vše, co jsem na Ministerstvu zemědělství dělal. Některé smlouvy, a vy to dobře víte, jsem zdědil, udělala se řada opatření, která vedla k tomu, aby se více šetřilo. Ale o tom tahle interpelace není, to jenom vy se nás snažíte odvést od tématu. Tak zase od začátku. Pak se tedy ptám, pane ministře, když jsem se vás ptal, a jedna z těch otázek zněla, jaké finanční prostředky byly investovány, proč jste neodpověděl na to, že došlo k rekonstrukci toho bytu a kolik to stálo a že bylo výběrové řízení a že to výběrové řízení někdo vyhrál. Co je na tom divného? Tak se vás znovu ptám: Kolik to stálo a kdo to dělal, kdy bylo to výběrové řízení, kdo byl osloven? Když říkáte, že bylo. Pak říkáte, že jste z nutnosti, protože náměstka tlačil čas, tak bylo opravdu nutné udělit výjimku z toho, aby se nemusela kupovat, nebo mohla koupit lednice za 47 tisíc, a ne třeba za 12.